A ještě jednou řeknu, a říkala jsem to včera, ale považuji to za velmi důležité.

A poslední věc, kterou zdůrazním.

Ale ty testy jsou propláceny z veřejného zdravotního pojištění nebo jiným způsobem z veřejných prostředků, pokud se nejedná o těch několik málo testů pro samoplátce.

Vyznačuje se takovýto systém zejména tím, že je definováno, při jakém výskytu se děje co, jaká opatření mají lidé očekávat, s čím mohou alespoň trochu počítat. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Ano, testování stále probíhá. To znamená, testuje se, ve všech zařízeních sociálních služeb, sociálních pobytových služeb, ve všech lůžkových zařízeních, zdravotnických zařízeních se testují pravidelně a mají testovat jak zaměstnanci, tak nově příchozí klienti, potažmo pacienti. Takto zní mimořádné opatření, které bylo přijato, tuším, na začátku minulého týdne.

Takže toto vše je nastaveno.

Takže prosím jenom o to hlasování.

Rozhodneme v hlasování číslo čtyři.

A velmi bych prosil, aby se hlasovalo odděleně. Ale abychom tady měli jednotlivé úředníky krajů, to se taky můžeme v čase zbláznit. Rozumím vaší připomínce, pane poslanče.

Kdo je proti? Děkuji vám.